Náhradní karty a jejich čísla platí, jak bylo už nahlášeno na 63. schůzi. Z grémia dnes nejsou žádné návrhy na změny schváleného pořadu.

Přehled zbývajících bodů k projednání včetně bodů, které jsou pevně zařazeny, vám byl zaslán elektronickou poštou. Mám tady přihlášky s přednostním právem.

Dobře. Požádám Sněmovnu o klid. Slovo má pan kolega Kubíček. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já si dovolím vás požádat o změnu pořadu schůze, a to následujícím způsobem.

Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo.

Návrh usnesení všichni zástupci jednotlivých frakcí zde ve Sněmovně dostali ode mě do ruky a na stůl, abyste věděli, o čem bychom mohli hlasovat v případě, že tento bod zařadíte.

Načteme usnesení a jsme připraveni hlasovat. Děkuji pěkně. Děkuji. Máte slovo. Dobrý den, dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, já mám na vás relativně krátkou prosbu jménem volební komise. Týká se to volebních bodů. My v tuto chvíli v programu máme na úterý 10. listopadu už připraven jako první ten blok volebních bodů. A my prosíme, abychom ho ještě rozšířili o jeden volební bod. Je to Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie. A prosíme ho zařadit na úterý 10. listopadu do zmíněného bloku voleb za bod číslo 402. Je to z toho důvodu, že pan ministr kultury nám odeslal nominace.

Děkuji. Ano, děkuji.

Děkuji za slovo.